Prosím tedy, přijměme tento zákon, projednejme ho, splňme implementační povinnost a máme další roky na to, abychom v případě podporu nízkoemisních vozidel ještě dále systematicky lépe řešili. Takže pokud se ten zákon nepodaří projednat dnes a on je zařazen na programu, proto prosím, aby nikdo nezdržoval směrem k tomuto zákonu tak budu samozřejmě usilovat o jeho doprojednání v nejbližším možném termínu. Děkuji. Já už neeviduji další přihlášku.

Zaznělo tady hned několik návrhů na změnu pořadu schůze, nicméně nejdříve bychom hlasovali o návrzích z grémia. Pokud nikoho nevidím, že by chtěl, abych je četla znovu, tak věřím, že víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Následují tyto návrhy, tak jak byly předneseny, je budu číst. Pan předseda Okamura navrhuje zařazení nového bodu, a to pod tímto názvem: Zastropování cen elektřiny a plynu, kdy vláda den po volbách opět podvedla občany. Nejdříve tedy hlasujeme zařazení bodu a až následně bychom hlasovali pevné zařazení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Nebudeme tedy hlasovat o pevném zařazení. Taktéž pan předseda Okamura navrhuje další nový bod na toto jednání schůze, a to pod názvem Selhání ministra vnitra Víta Rakušana a Evropské unie v migrační vlně, snad jsem to nepopletla, ten název.

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Aleš Juchelka navrhuje taktéž předřazení bodu 83, sněmovní tisk 234, což je zákon o státní sociální podpoře. Původně navrhoval jako pátek druhý bod, ale předpokládám, že tím, že neprošel první, tak jako první bod. Takže souhlasí pan poslanec jako navrhovatel. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu na pátek jakožto prvního bodu.

V hlasování číslo 89 je přihlášeno 150 přítomných, pro 68, proti 70. Návrh byl zamítnut.

Kolegyně a kolegové, já vás prosím o ztišení! Jedná se o zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami a navrhuje jej zařadit dnes jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Návrh byl zamítnut. Tímto jsme se vypořádali se všemi změnami na návrh pořadu schůze.